Děkuji.

Pane místopředsedo, děkuji za slovo.

To jsou dva poměrně odlišné návrhy. Doufám, že mi to předkladatelé zodpovědí. Také děkuji.

To jenom oznamuji. Můžeme tedy přistoupit k přihláškám.